Děkuji za dodržení času. Nemám teď zde na obrazovce další faktickou poznámku.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já si dovolím, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedkyně, jenom krátce okomentovat některé z těch věcí, které tady zazněly. Co se týká včerejšího jednání tripartity, jsou dvě varianty, jedna z nich musí být pravdivá.

Jenom připomenu jedno číslo. Za několik předcovidových let se příjmy státního rozpočtu zvýšily o stovky miliard korun.

Peníze ve státním rozpočtu, místa nic.

Tak to zaznělo na včerejší tripartitě, paní poslankyně, z mých úst.

K tomu jsme my přidali 80 milionů korun, které jsou nerozdělené v rámci ministerské kapitoly pro příspěvkové organizace.

Mluvíte tady, paní poslankyně, o investicích.

Ale musíme udělat jinou věc.

To je ta suma, která je dneska napsaná, paní poslankyně, v tom programu. Rekonstrukce Nové scény

Když jsou ústní interpelace, paní poslankyně, potkáváme se tam, já poctivě odpovídám na vaše dotazy. Ptejte se, já vám rád odpovím, protože vaše vystoupení které samozřejmě chápu v nějakém opozičním kontextu kritiky, to je legitimní role opozice akceptuji.